Já to říkám, že ve vládě chybí hospodáři. Tak si to aspoň dopočítejme. je poloprázdná.

87 % je poloprázdné?

Znovu říkám, nebyla to žádná extra zásluha naší vlády, prostě si zásobníky plní. Ale prosím pěkně, aspoň si to, pane premiére, nastudujte, ta čísla. Stejně tak ropa, TAL. Ale uznávám, nikdo netušil, co nastane.

Vysmějí se vám.

Vaše takzvaná ruská závislost je dána tím, jak je tady vybudována evropská plynová infrastruktura.

Ale to jsem všechno tady mnohokrát říkal, vy to velmi dobře víte. Všichni velmi dobře víte, že jsme tlačili na cenu, že jsme chtěli udělat maximálně možnou výhodnou cenu, proto jsme chtěli bezpečnostní posouzení na všechny, úplně stejně, jako jste to udělali vy v Temelíně.

To si taky prosím zjistěte. Obrovská míra nekompetence, z toho vyplývající nejistota a vše přebíjíte neskutečnou dávkou arogance. To je výsledek vašeho vládnutí. 97 % firem! A musím objektivně říct, že celá řada firem a lidí z byznysu vás volila.

Tam se musí každý rok odvádět 43 až 46 miliard korun, z toho na státní rozpočet připadá přibližně 27, 26 miliard korun.

Nezapomínejte na tohleto, a to říkám i těm, kteří nás sledují.

Podfinancovaný výzkum totálním způsobem, bez jakékoliv strategie. Nechci teď tady chodit do příliš velkých detailů.

Ekonomické výsledky máte žalostné.

A neříkejte mi, že to nevíte.

O tom tady dneska už padlo hodně a určitě ještě hodně padne.